Ale chtěl jsem původně, a to teď řeknu prostřednictvím pana předsedajícího směrem k panu kolegovi Farskému, který nás komunisty označil za extremisty zleva, jestli, pane kolego Farský, vám program obhajoby zájmů České republiky, jejích občanů, program obhajoby zájmů lidí, kteří se živí prací, program obhajoby zájmů důchodců, rodin s dětmi, českého, moravského, slezského školství, průmyslu, zemědělství připadá jako extremistický, pak od vás nálepku extremista docela rád snesu. Děkuji. Děkuji. S přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.